55.

Prosím pana navrhovatele, pana poslance Dolínka, aby předložený návrh uvedl. Děkuji. Opět tedy k dráhám a tentokrát pouze k jedné specifické oblasti.